Poslanecká sněmovna za druhé požaduje po vládě ČR, aby zabezpečila

Tyto dva body by měly řešit to, abychom toto uhlí, které zůstalo v podzemí nevytěžené, a jedná se o miliardy korun, nepřišli.

A je třeba se nad tím zamyslet, že je to povinnost vlády chránit nerostné bohatství. c) Zákonnost a naplnění všech závazků sjednaných při privatizaci a vyplývajících ze zákonů a předpisů ve vztahu k ochraně zdraví, přírody, rekultivace krajiny i zaměstnanosti.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

Tady ta otázka je, kdo se o to měl starat, kdo to měl hlídat. Proto si myslím, že v usnesení by tento bod měl být zmíněn a měl být podrobně rozebrán.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 Momentálně zakonzervován, a jak říkám, šedesáti miliony udržován v nějakém funkčním stavu, ale to je právě možná to, proč se kolem OKD točí použijili výraz supi finančního trhu, nebudu daleko od pravdy, protože to jsou miliardy, které tam jsou.

Jejich zdravotní stav nedovoluje rychlou rekvalifikaci, popřípadě vůbec žádnou rekvalifikaci na jiné činnosti.

Já si myslím, že tady nastal čas se vrátit, a proto je to úkol, který by tato Sněmovna měla uložit vládě, se znovu zabývat kategorizací zaměstnanců podle mezinárodních standardů.

Samozřejmě na tyto otázky může zaznít odpověď: A kde na to vezmeme? Ale to jsou přesně tyto prostředky, které by na to měly být použity, a proto požadujeme po vládě, aby se na tuto záležitost podívala.

Ale samozřejmě není to nic proti ničemu, kdyby se to hlasovalo jako celek, tak samozřejmě tento bod již vláda splnila v minulosti, a je proto irelevantní.

Samozřejmě vyrovnání se s minulostí je také nutné. K tomu obecnému, co bychom požadovali po vládě, máme podrobnější rozpracování.

b) Kdo rozhodl a následně realizoval převod akciových podílů v podniku OKD na obce, aby se po čase opětovně tyto akcie snažil získat, a to prostřednictvím firmy v podezření, že jednala proti zájmům státu.

Já si myslím, že většina z vás, kteří se tímto trošku zabýváte, víte, o co se mi v tomto bodě jedná. A je prostě zarážející, nechci říct, že to mohlo být úmyslné, ale je zarážející, že orgány, které mají šetřit tuto záležitost, tak nepostupovaly. Bylo to politické zadání, byla to nedbalost, lenost?